Tam není žádná jiná cesta v tuto chvíli.

Pak přišla registrace a testy.

Je to prostě něco úplně jiného.

Takže já vás prosím, abyste tomu fakt věnovali pozornost.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji. Jsme v obecné rozpravě.